Proč se neřeší ani na resortu, ani zákonným způsobem změna v rámci surovinové politiky?

Ale nemenší problém jsou i suroviny. To je rovněž dalším důvodem, proč máme vysokou inflaci. Přestaňme se už skrývat za to, co tady všechno udělala či neudělala předchozí vláda, kterak nese vinu na bedrech za to, že máme vysokou inflaci, a zamysleme se nad tím, jestli náhodou se cena výrobků nezdražuje proto, že mimo růst cen energií, dopravy a pohonných hmot nám také rostou suroviny. Jaká je surovinová politika? Jaká děláme opatření? Nic neděláme!

Lidi. A rovněž je to další důvod toho, proč máme vyšší inflaci. Protože vyšší inflace je i v důsledku toho, že je zde nepružný trh práce.

To jsou věci, které všechny podnikatele dneska zajímají. A my budeme řešit elektronickou evidenci tržeb!

Ministerstvo průmyslu tajemně říká: ano, máme určitý plán. Nic nemají!

Je to velmi špatné. V současné době 10 miliard korun opravdu neřeší situaci, když jenom z toho ČEZu bude mít vláda minimálně o 15 miliard korun více. No a kde je ten zbytek? Ano, to jsou opatření, která postupně nabíhají, na kterých tato vláda nemá nejmenší zásluhu. Nic. Čistá nula. Valorizace důchodů. Ano, to je povinnost, vážení členové vlády. To byste museli udělat tak jako tak.

Vzpomeňte si, jak jste proti tomu bojovali.

Místo abyste férově předstoupili a řekli ano, v zásobnících bylo málo plynu, budeme se snažit s tím něco dělat popravdě řečeno i za nás tam bylo málo plynu vždycky po sezóně.

Ano, to byli ti, kteří chtěli, abychom šli slovenskou cestou.

Takže to je důvodem toho, proč tady dnes toto není.

No a podnikatelská podpora?

Kdyby se skutečně podpořil podnikatelský sektor částkou, kterou chtěla tehdy opozice, a beru jenom vyjádření vrcholových politiků, tak by to bylo přibližně o 190 miliard korun více díra do rozpočtu.

A tady jde vláda přesně opačným směrem. Na mimořádné schůzi navrhne, aby se snížila tato částka o 14 miliard korun.